Jenom zrekapituluji.

A teď přijde někdo během léta do Senátu a začne říkat, že to je všechno blbě a že registrované třetí osoby jsou totéž jako třetí osoby. A řekne se: ono by hrozilo to nebezpečí, že registrovaná třetí osoba se bude započítávat do limitu politické strany, a proto musíme z limitu politické strany vyjmout ty, se kterými nesouhlasí. Ale moc prosím, fakt by mě zajímalo, kdo ví, jaké je dneska znění paragrafu 16 písm.